Tomu bych ještě rozuměl.

Za druhé mám dojem, že pokud je tady zásadní rozpor mezi ministrem a předsedou výboru pro bezpečnost, kde předseda výboru pro bezpečnost podává nějaký návrh, který směřuje k omezení této kompetence, a ministr na takový návrh od vlastního stranického kolegy říká ne, tak doporučuji, abychom ten návrh zákona ještě znovu přikázali k projednání bezpečnostnímu výboru. Čili navrhuji a dávám procedurální návrh na to, abychom provedli opakování druhého čtení.

Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Padl procedurální návrh ohledně vrácení tohoto bodu do druhého čtení.

Takže k průběhu hlasování dám odpověď, že se to bude hlasovat po uzavření rozpravy. Byť se jedná o procedurální návrh, tak ho dám hlasovat až po uzavření rozpravy. Budeme pokračovat s dalšími faktickými poznámkami. Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl.

Kolegyně a kolegové, já z toho, co už tady dneska padlo, mám zkušenosti z fungování Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která se také často pohybuje ve velmi kriminálním prostředí, koneckonců máme v poslední době zkušenosti s pančováním alkoholu apod., kde šlo opravdu o život lidí.